Děkuji. Nyní pan ministr Havlíček, poté pan předseda Stanjura.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych tedy reagoval na pár bodů, které zde zazněly.

Budeme tam navíc rozdělovat řádově 7 miliard korun. Pochopitelně pracuji s tím, co zde bylo.

Já rozumím tomu, že vás nezajímá, jestli jsem byl v Německu nebo v Polsku. Já bych to zde ani netvrdil, já jsem pouze reagoval na, řekněme, určitou výtku pana poslance Stanjury ve smyslu toho, že když jsem jednal s polským ministrem, že jsme nejednali o vysokorychlostních tratích.

To znamená, můžeme se o tom bavit potom dál. Asi to není teď na nějaký velký detail. Velký okruh Praha. Ano, tam se diskutuje více režimů. Pro mě dneska prioritní je ten hlavní okruh silniční, respektive okruh dálniční kolem Prahy, který, dneska víme, že má čtyři části, dvě se realizují, ty další dvě se připravují.

Není fér, abyste mi říkal, že zde minule spadlo něco pod stůl, protože to nebylo proto, že mám dva resorty.

Já jsem požádal o to, a děkuji za to všem, že se to posunulo. Všechny body, které tady byly, jsem tady odpoledne poté zvládl. To znamená, to nebylo dáno tím, jestli mám více nebo méně zákonů. To prostě bylo dáno tím, že zasedá Senát i Sněmovna. Informaci nemáte správnou.

Já nejsem žádný znalec toho, jakým způsobem má či nemá končit ministr.

Toto se v minulosti nedělalo, ani na Ministerstvu dopravy.

Následně se to neaplikovalo. Nechali jsme to prověřit a během, já nevím, jednoho týdne jsme to uzavřeli.

Čili o nic se nepřišlo, nic se nestalo. A nechci teď říkat, kdo tam udělal chybu. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan místopředseda Černohorský.